Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 2. března na 9. schůzi Poslanecké sněmovny po úvodním slově ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně rezumoval obsah svého úvodního slova z doby před několika týdny. Předkládaná žádost se týká návrhu nařízení Rady, které upravuje z velké části technicky fungování Agentury Evropské unie pro základní práva. Tohoto předchozího souhlasu je třeba v souladu s jednacím řádem Sněmovny, neboť tento návrh je přijímán na základě takzvané klauzule flexibility. Změny upravují fungování Agentury tak, aby odpovídalo dnešnímu stavu evropské legislativy, a mají přispět k celkovému zefektivnění fungování této Agentury. Návrh je výsledkem dlouhého vyjednávání a je kompromisem představ Evropské komise, Rady i Evropského parlamentu a také některé členské státy dlouho projevovaly zdrženlivost, která byla posléze překonána právě tímto kompromisem. Proto si vás dovoluji požádat, abyste společně se Senátem, který již svůj souhlas udělil, se připojili k tomuto konsenzu a udělili svůj předběžný souhlas. Děkuji.

Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí? Eviduji v tento moment tři přihlášky a jako první vystoupí paní poslankyně Helena Válková a připraví se paní poslankyně Marie Pošarová. Děkuji, pane místopředsedo.

Já ještě v pozici zmocněnkyně vlády pro lidská práva jsem se velmi snažila, abychom dostali do Sněmovny k projednání tento tisk. Nepodařilo se a velmi vítám, že se to tedy teď podařilo.